Děkuji paní ministryni. Dámy a pánové, nechci zdržovat debatu, ale právě proto vystupuji. Myslím si, že ta debata určitě dnes neskončí, a chtěl bych požádat všechny, aby, budouli mít zájem, přišli na jednání ústavněprávního výboru. My se budeme této věci speciálně věnovat, pozveme samozřejmě zástupce Ministerstva práce, Ministerstva školství, Ministerstva spravedlnosti. Budeme se věnovat určitě tomuto bodu speciálně.

Samozřejmě nechci se této debatě bránit, ale nabízím tuto možnost.

Ještě pan kolega Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Je to sice spíš krátká poznámka, ale nechť. Když pan zpravodaj hovořil o tom, jak to bude projednávat ústavněprávní výbor, tak chci upozornit, že se tím bude zabývat ze své vůle i výbor pro sociální politiku, a to 6. 10., tuším od 11 hodin v Konírně. Děkuji panu kolegovi Opálkovi.

Pokud nikdo další se nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Pane ministře? Není tomu tak. První přihlášenou je, tak jak ohlásila v obecné rozpravě, paní poslankyně Nina Nováková. Připraví se kolegyně Pastuchová, resp. někdo, kdo ano, kolegyně Maxová, která převzala jistě její návrh. Prosím paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nyní tedy paní poslankyně Radka Maxová za kolegyni Pastuchovou, tak jak byla přihlášena. Respektuji vaší dohodu. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svým dvěma pozměňujícím návrhům.

Děkuji. Nyní pan kolega Pavel Blažek. Děkuji za slovo.

Nyní pan kolega Marek Benda v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Zopakuji návrhy, které jsem podal ve druhém čtení, ve čtení v rámci ústavněprávního výboru, které jsem odůvodňoval tady v té obecné rozpravě. Bod 1 se vypouští. Pokud by taková vůle nebyla v této Sněmovně, tak jako variantu bod 1 zní: V § 35 se vypouští odstavec 2. Zůstávala by tam ona ochrana nezletilého do ukončení základní školní docházky, ale nebylo by to tam, to zvláštní ustanovení, pro možnost výpověď rodičů. To je první návrh. Druhý návrh k bodu 13 původního vládního návrhu, vypustit tento bod 13, to je jedna z úprav svěřenských fondů. Já ty ostatní nezpochybňuji, i když si myslím, že hrozí tím, že ze svěřenských fondů vytvoří cosi, co bude nadále neživotaschopné.

Poslední návrh k původnímu vládnímu návrhu je vypustit bod 16 původního vládního návrhu. To je ona kauce na nájemné a její snížení z možnosti šestinásobku na možnost trojnásobku. To jsou tři návrhy k původnímu vládnímu návrhu zákona. Pak jsem prosil o to, aby se, až budeme hlasovat ve druhém čtení o bodu 4 ústavněprávního výboru, to je ona novela, která upravuje předkupní právo ke spoluvlastnictví, hlasovalo zvlášť. Pokud by návrh byl touto Sněmovnou schválen, tak navrhuji, abychom změnili účinnost, článek 9, a to tak, že tento zákon nabývá účinnosti 60. dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení části první článku 1 bodu 19, článku 2 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. A s výjimkou ustanovení části první bodu 9 až 15, článku druhého bodu 2 až 4, článku druhého článku třetího, části druhé, článku třetího bodu 2 až 4, části páté článku šestého, části šesté článku sedmého bodu 2 a části sedmé článku osmého, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. Tady by se doplnilo článku prvního bodů pravděpodobně 8 až 10, protože je tam zatím máme bez čísel, ale týká se to prostě onoho bodu 4 usnesení ústavněprávního výboru.